Já nemám problém s tím, co tady předložil pan kolega Faltýnek, ale prosím, vy přece na to nepotřebujete ani podpůrné usnesení.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové.

Ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu pana poslance Karla Schwarzenberga z dnešního jednání a pana poslance Milana Šarapatky. Konstatuji, že tento bod přerušuji, a to tak, že řádně přihlášený je s přednostním právem ministr dopravy Dan Ťok, předseda vlády Bohuslav Sobotka, poté pan předseda klubu Faltýnek. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni kolega Michal Kučera a Miroslav Kalousek v tomto pořadí. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny... Ano, pokud jde o omluvy, budu konstatovat ještě jednou omluvy ministrů na dnešní odpolední jednání.